Potom jsme měli na rozpočtovém výboru Českou národní banku. Tak to byl taky velký zážitek.

A tam to začalo. No a samozřejmě emisní povolenky.

No a potom jsem se zeptal paní Zamrazilové, proč Česká národní banka má jinou základní sazbu na úroky pro naše občany a pro naše firmy a tak dále.

Prosím vás, na pravé straně sálu, pane předsedo.

Tihle lidé jsou čistí teoretici, ti vůbec nechápou, jak funguje ekonomika.

Tak ať mi někdo vysvětlí, proč občanům zároveň stouply úspory o 900 miliard.

Takže tohle lidi z praxe musí poslouchat a je to úplně šílené.

Když my něco doporučujeme, tak to je všechno špatně.

Já kdybych byl guvernér, tak určitě bych říkal ano, mějme stejné sazby.

No tak já jsem zvědav na ten realitní trh.

Takže je to zase proti.